Je to logické. Podle počtu obyvatel, počtu spotřebitelů, síly ekonomiky. A přesto ten zákon v této chvíli účinný není. Ta rizika prostě existují.

Já myslím, že ano. A může to být pravda, že jsme tu nespravedlnost odstranili v jednom segmentu.

A dotýká se to konkrétních firem, kterým bychom naším špatným rozhodnutím mohli výrazným způsobem zkomplikovat jejich podnikání. O tom jsem mluvil. Na tom se shodujeme.

Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji. Jako Piráti chápeme potřebu řešit problematiku, kdy české společnosti jsou v konkurenční nevýhodě oproti nadnárodním korporacím, které zde neodvádějí adekvátní daně.

Už jen projednávání daného návrhu může podpořit snahy k hledání řešení mírnící nerovnost na tomto konkurenčním prostředí. Proto jsem taky požádal již v únoru 2019 Ministerstvo financí na podvýboru pro digitální ekonomiku, aby začalo připravovat národní legislativu. Upozorňujeme ovšem na naše dobré ekonomické vztahy se Spojenými státy, odkud pochází většina vlastníků společností, na které by daň dopadla. Výše navrhovaného zdanění obratu by mohla pro některé dotčené společnosti činit nepřiměřený ekvivalent daně z příjmu i více než 30 %. Proto je nutné legislativu upravit podle ostatních zemí Evropské unie. Nelze předkládat návrh s enormně vysokou sazbou 7 %, kterou žádná jiná země Evropské unie nemá. Proto navrhneme snížení této sazby na 5 %, kterou zavádějí i jiné členské státy Evropské unie.

Samotné projednávání může podpořit tlak k nalezení mezinárodní dohody. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, jenom krátce k dotazům, které zde padají ohledně možných dopadů daně, kterou bychom narovnali podmínky v oblasti digitálních služeb, protože se skutečně jedná především o narovnání podmínek pro subjekty, které na českém trhu v této oblasti působí.

A samozřejmě naším cílem je vytvořit mezinárodní rámec, ve kterém by byly vytvořeny spravedlivé podmínky pro všechny podnikající subjekty v oblasti digitálních služeb.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My vystupujeme, podporujeme, zdůrazňujeme a tak dále.

Nedalo se to.

Sedm let jednání. A Spojené státy americké při vší úctě to mají v rukách.

Není to cíleno opravdu, není to šito na míru těmto firmám, i když samozřejmě tam některé z nich spadnou.

Takže my nemáme žádnou oficiální informaci, že by se vůči nám něco chystalo. Technická spolupráce tam byla.

A po schůzce čelných představitelů USA a Francie, to, co tedy máme z dostupných zdrojů, se dohodli, že se odloží do konce tohoto roku splatnost, která už jakoby nabíhá pro tuto daň za předpokladu, že se přijme OECD řešení.